Neodpověděl a přednesl tu svoji standardní přednášku o tom, jak je to velmi dobré, a pan Rafaj přidal, jak už teď někdy v září máme začátek října prostě bude obrovský skandál, jak bude obviněn nějaký z těch řetězců z nějakého fatálního pochybení, porušení toho stávajícího zákona. Zatím je ticho po pěšině. No ale třeba s něčím přijdou, nějaká mediální show může být. I vyslechl jsem tuto přednášku podobně jako všichni další účastníci toho hospodářského výboru, zeptal jsem se podruhé a odpověď jsem na poměrně jasnou a jednoduchou otázku, kdo, v které fázi a kdo je ten, kdo vyndal jednu stranu těch dodavatelů, opět nedostal. Přitom tato vláda slibovala transparentnost, slibovala férové věci. Podnikl jsem velkou misi, a nejenom já, i řada mých kolegů, ve snaze najít ten původní návrh a dobrat se toho a případně tady dát pozměňující návrh, který by to vrátil.

Byla to nejenom transpozice evropského práva, ale bylo to velice racionální. Takto bych si nějak představoval, že budou politici a jejich odborné zázemí zasahovat do hospodářských nebo tržních vztahů. Tady ovšem v tomto případě máme přesný opak. Tady dokonce dozorový orgán nad národohospodářskou soutěží něco udělá, to znamená ani ekonomové, kteří by se tím měli zabývat, měli by zhodnotit dopady této novely, ani politici, ani odborné svazy kromě toho a zřejmě to byl svaz, který dokonce navštívil před před předchozího jednoho ministra takže ani on nesouhlasil se zrušením zákona o významné tržní síle. Takže já jsem se tedy pokusil to vrátit do hry, objednal jsem si nějaké právníky, nicméně říkám na rovinu, že bych byl spíše rád, pokud by toto udělala vláda, nebo přiznala barvu a umožnila, aby se to vrátilo, když už tedy musí tento zákon podle hnutí ANO a zejména sociální demokracie ti jsou v tom tedy konzistentní, ANO v tom konzistentní není. Sami jste se přesvědčili, pan Babiš sliboval protestujícímu Svazu obchodu a cestovního ruchu, že ten zákon není potřeba, že je zbytečný a tak proč by se měl schvalovat. Pak tady dneska pan Faltýnek řekne, že je to důležitý zákon, všichni jste to tady slyšeli při návrhu pořadu. Děláte si z lidí srandu. Nicméně já jsem se tedy pokusil a chci tady načíst potom při podrobné rozpravě pokus aspoň tedy o vyvážení toho a vrácení té druhé strany tržních vztahů, a teď se, páni a dámy z ANO, ukažte, jak že to s tou pravicovou politikou a férovým prostředím myslíte. Takže vzhledem k tomu, že přece jenom je to zásadně nová věc, která jde i nad rámec hospodářského výboru, kde bych tady mohl asi hodinu číst analýzu návrhů a jejich možné negativní dopady pana poslance Kudely, ale předpokládám, že to bude až ve třetím čtení, pokud o to bude vůbec zájem.

Oni tuto drzost mají.